K pozměňovacímu návrhu už tady mluvila paní ministryně.

Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám obecnou rozpravu. Nevidím žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím. V tuto chvíli zahajuji podrobnou rozpravu. Také neeviduji žádnou přihlášku, tudíž podrobnou rozpravu končím. Táži se paní ministryně, zda má zájem o závěrečná slova. Paní zpravodajka také ne. V tuto chvíli končím projednávání tohoto zákona ve druhém čtení.